Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, které uděluji tímto slovo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Návrh zákona jednostranně nahrazuje smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s tím, že se očekává, že Tchajwan přijme obdobné vnitrostátní opatření.

Na zahraničním výboru byly vzneseny dotazy ohledně způsobu přijetí tohoto návrhu.

Návrh je projednáván Ústavou předvídaným způsobem.

V budoucnu tak není důvod, aby vláda navrhovala další zvláštní zákony místo mezinárodních smluv v případech, kdy je možné a snazší sjednat standardní mezinárodní smlouvu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu. Iniciativně tento návrh projednal také rozpočtový výbor. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj zahraničního výboru poslanec Jan Lipavský, informoval nás o projednání návrhu výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo.

Já bych jenom chtěl poznamenat, že jsme to na zahraničním výboru detailně probrali a principiálně se shodujeme s argumenty, které přednesla paní ministryně financí. Samozřejmě ta situace je výjimečná, standardně přijímáme smlouvy o zabránění dvojímu zdanění formou prezidentské mezinárodní smlouvy a je to mimo jiné i z toho důvodu, že to poskytuje vyšší ochranu podnikatelům a oběma státům, protože takto ujednanou smlouvu potom není možné jednoduše měnit v rámci vnitrostátního legislativního procesu.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji zahraničního výboru a nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Lubomíra Španěla, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

Tady není.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchajwanu schválila bez připomínek; II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemně nikoho přihlášeného. Není zájem, ani ze strany pana zpravodaje, takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.